Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že vláda se rozhodla k tomuto kroku poskytnout příspěvek, kompenzační bonus obcím jako k určitému gestu smíru. Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci v této těžké době pro celou zemi.

Každopádně musím připomenout, že nedílnou podmínkou, aby tato částka mohla být prostřednictvím krajů poskytnuta, je schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Děkuji vám. Já vám děkuji. Přečtu omluvy.

Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu. Já jsem ho přeskočil. Já se hluboce omlouvám.

Já vám děkuji, pane senátore. Rozprava je již otevřena.

Prosím, máte slovo.

Já si myslím, že po tom, co jsem tady slyšel, jsem rád, že vítězí zdravý rozum, protože já už jsem tady několikrát kritizoval přístup kompenzací směrem k obcím, a řeknu vám proč.

A řeknu vám, jak by to dopadlo.

Já můžu začít znovu.